Samozřejmě i v Chorvatsku měli problémy, že musel ministr vlastně... A samozřejmě je to otázka i potom kontrol Finanční správy i těch nahodilých nákupů, které my také plánujeme. Takže ten rozdíl je v tom, že Finanční správa, ten analytický tým, to bude vidět online.

Děkuji panu ministrovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

A úplně objektivně jsem se díval, kde ty účtenky dávají a kde nedávají.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pane poslanče. Já myslím, že už bude poslední, ale jsem rád, že jsme se přesunuli opravdu k věcné diskusi nad problémem zákona, a nikoliv k té politické přestřelce, která se tu odehrávala. Já jenom musím říct, že ta odpověď mě neuklidnila, naopak zanechala ve mně přetrvávající pochybnosti o těch datech, o jejich zpracování, o té bezpečnosti. Nejsem programátor.

Mně jako laikovi nezbývá, než tento fakt vzít na vědomí. A pane vicepremiére, nezlobte se na mě, ale fakt, že byla zavřena restaurace, do které chodil chorvatský premiér, je pro mě naprosto nulovým argumentem.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. On tady byl asi sedmkrát na technické totiž. Já samozřejmě vezmu svůj projev velmi krátce. Shodneme se tady, že všichni máme asi stejný názor, že chceme eliminovat šedou ekonomiku, že chceme mít rovné, zdravé konkurenční prostředí s rovnými podmínkami pro všechny zúčastněné, akorát se nemůžeme trefit s tím, kdo jaký recept by k tomu zvolil.

A řeknu některé své důvody, které mě k tomu vedou. První cíl, odstranění šedé ekonomiky, to nemá relevanci ve statistikách, protože podle výzkumu pana profesora Schneidera represivní opatření, a já EET považuji za jistou formu represivního opatření, nevede k snížení šedé ekonomiky. On to dokládá na svých závěrech, které dělal 15 let po všech zemích Evropské unie. A podle jeho mínění daleko lépe a daleko více prospívá ekonomice v boji s šedou ekonomikou nízká sazba daní, o tom bychom se měli bavit, nízké objemy odvodů, o tom bychom se měli bavit, kvalitní a předvídatelné instituce a případně, jak je regulován trh práce. To jsou zásadní věci, EET je jenom dovětek, část toho. A protože je částí z toho, tak já vám řeknu některá čísla.

Zbývajících 93 % je ta oblast, kterou bychom měli prioritně napravovat a řešit. Finanční správa 33 tisíc kontrol říkám zaokrouhlená čísla, Česká správa sociálního zabezpečení 106 tisíc kontrol, Státní úřad inspekce práce 34 tisíc kontrol, VZP 206 tisíc kontrol, Česká obchodní inspekce 37 tisíc kontrol, Úřad práce 13 tisíc kontrol.

A to všechno musí zvládnout při své práci. A každý z těch úřadů říká, že se zaměřuje na problémová místa. Tak já se ptám, jestli je tady těch kontrol málo a jestli opravdu si hodláme nasadit další 24hodinovou kontrolu denně po sedm dní v týdnu. To snad nechceme. Opakovaně Chorvatsko. Skoro každý z vás, i z těch, kteří jste chodili na technické poznámky, jste se zmínil o Chorvatsku. Pan ministr Babiš tady řekl některá čísla, tak já vám řeknu čísla, která jsem ze statistik z Chorvatska našel já.

My proti tomu budeme.